Ostatně o tom tady někteří kolegové v diskusi bouřlivě hovořili. Jinými slovy, docílí se přesně opačného efektu než ministerstvo, respektive vláda slibuje lidem. Úplně závěrem za klub Občanské demokratické strany chci říci, že v hlasování podpoříme návrhy, které jakkoli zlepšují situaci budoucích dětských skupin nebo jeslí v porovnání s původní vládní předlohou, takže podpoříme všechny, které si myslíme, že jsou ku prospěchu věci. Jsme si nicméně vědomi toho, že zákon v jakékoli podobě přinese jejich faktickou likvidaci, bohužel. Proto chci za ODS veřejně slíbit, že pokud budeme v příští vládě, budeme za svou prioritu v sociální oblasti považovat návrat dětských skupin do podoby, ve které je známe dnes. Dětské skupiny a s nimi spojenou svobodu rozhodování rodičů jejich dětem vrátíme. Děkuji za pozornost. Děkuji.

A tedy je řada na panu poslanci Čižinském. Připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím. Děkuji za slovo.

Paní kolegyně Kovářová žádá o výjimku pro malé obce. Domnívám se, že obce jsou schopny posoudit, kde tu dětskou skupinu je dobré mít. Nevím, proč by to měly být jenom malé obce, které budou mít možnost tam mít děti, které jsou starší tří let. Domnívám se, že i ty velké obce jsou schopny nabízet alternativu a jsou schopny umožnit rodičům, aby své děti vodili do jednoho zařízení, a mělo by tomu tak být. Dále bych ještě chtěl požádat, pokud nejde nebo nenajdete v sobě motivaci zrušit ten věkový limit, tak alespoň posunout ten limit do čtyř let věku. Čtyři plus. I to pomůže a má to nějakou logiku, protože pětileté děti mají být ze zákona povinně v mateřské škole anebo chodit na přezkoušení.

To určitě pomůže vidět nějaké světlo na konci tunelu dětským skupinám, které by jinak skončily, protože žádnou perspektivu mít nebudou.

Nic bychom nezničili, ničemu bychom neuškodili. Lidé by mohli do práce a ten systém by pomalu přešel v ten, který je tady navrhován. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pouze odmítám likvidaci dětských skupin tak, jak je známe dnes. Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová chce také reagovat. Děkuji, pane předsedající.

Další. Já vás přeruším, paní poslankyně. To znělo jako úprava procedury, nikoli jako změna legislativního textu.

Tak se omlouvám, pane předsedající. To byla špatná dohoda s legislativou.